211.

Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl materiál zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2016, který je předložen k vašemu projednání. Zdravotně pojistné plány všech zdravotních pojišťoven na rok 2016 byly schváleny jejich samosprávnými orgány, nicméně u čtyř z nich muselo dojít k přepracování, neboť neodpovídaly predikci Ministerstva financí. Po přepracování již byly zdravotně pojistné plány všech zdravotních pojišťoven vyhodnoceny jako souladné s právními předpisy, veřejným zájmem a modelacemi dopadů úhradové vyhlášky na rok 2016.

Roční maximální vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečné činné a zaměstnance nebude ani v roce 2016 zastropován.

To představuje meziroční nárůst o 4 %. Výdaje systému veřejného zdravotního pojištění celkem včetně zdaňovaných jsou plánovány ve výši 260,7 miliardy korun. Souhrn odhadů plánovaného salda příjmů a výdajů za systém veřejného zdravotního pojištění je tedy kladný, ve výši cirka půl miliardy korun. Oborová zdravotní pojišťovna očekává záporné saldo v důsledku odložení některých investičních akcí z předchozích let do roku 2016. Odhad průměrných nákladů na zdravotní služby na jednoho pojištěnce v roce 2016 je vyšší než očekávaný průměrný náklad v roce předchozím. Průměrné náklady na pojištěnce mají dosáhnout částky 24 143 korun, což představuje meziroční nárůst o 913 korun, v relativním vyjádření pak o 3,9 %.

Finanční zásoby na bankovních účtech rezervních fondů u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsou plánovány v souladu s právními předpisy. Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje do konce roku 2016 navýšit zůstatek rezervního fondu na úroveň 1,5 miliardy korun. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda na jednání své schůze dne 30. března 2016 projednala společná stanoviska ministerstev zdravotnictví a financí ke zdravotně pojistným plánům na rok 2016. Usnesením číslo 279 vláda doporučila předložit zdravotně pojistné plány Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k projednání s návrhem na jejich schválení. Následně dne 11. května 2016 byl tento materiál projednán ve výboru pro zdravotnictví, kterým byl schválen. Výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit s materiálem souhlas. Děkuji za pozornost.

Žádám zpravodaje výboru pana poslance Leoše Hegera, aby nás o jednání výboru informoval, přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Po úvodním slově náměstka Toma Philippa, náměstka Ministerstva zdravotnictví, po zpravodajské zprávě poslance Leoše Hegera a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas se Zdravotně pojistnými plány pojišťoven na rok 2016 s vyjádřením vlády se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven a s tabulkovými přílohami, sněmovní tisk 784; doporučuje Ministerstvu zdravotnictví udržet růst výdajů na zdravotní služby k úhradové vyhlášce na rok 2017 pod úrovní růstu příjmů systému veřejného zdravotního pojištění, aby bylo možné naplnit rezervní fondy zdravotních pojišťoven.